Firma GORDIC byla v roce 2013 oslovena přímo v jednacím řízení bez uveřejnění. Antimonopolní úřad ale nyní konstatoval, že pro ministerstvem zvolený, jinak zcela mimořádný způsob zadávání, který v tomto případě zcela omezil hospodářskou soutěž, nebyly splněny zákonné podmínky. I když toto rozhodnutí nejspíše není ještě pravomocné, bylo již veřejně sděleno, že se ministerstvu podařilo dohodnout, tedy snížit, výši udělené pokuty, neboť vašemu úřadu původně hrozila sankce dokonce až 20 mil. korun.